Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě?

Tady byly momenty, kdy bylo potřeba ty věci řešit.

Ptám se, zda ještě někdo do rozpravy ke stavu legislativní nouze, k jeho prodloužení. Nikoho nevidím, rozpravu končím.